Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych se i já vyjádřil k dnešnímu usnesení Sněmovny, které se jasně vymezuje k rezoluci UNESCO. Pravidelná rezoluce UNESCO potvrdila, že tato organizace OSN opakovaně překračuje svůj mandát, když se vyjadřuje k věcem zásadního politického významu způsobem, který rozviřuje emoce a rozhodně nepomáhá ani náhodou k uklidnění situace na Blízkém východě směřující k mírovému procesu. Doslova přilévá olej do ohně.

Dovoluji si jen připomenout, že dnešní den vrcholí návštěva nového amerického prezidenta na Blízkém východě. Jeho snahou je obnovit blízkovýchodní mírový proces s cílem nalezení řešení izraelskopalestinského konfliktu, a to v přímých rozhovorech.

Bez ohledu na to, jak tato jednání dopadnou, víme, že Jeruzalém zůstane hlavním městem Státu Izrael. Jeho suverenita nad západním Jeruzalémem totiž není naprostou většinou světového společenství zpochybňována ani dnes.

Takovým přístupem situaci jen komplikuje, místo aby řešení napomáhala. Svým přístupem navíc jen podporuje růst antisemitismu a tenzí mezi lidmi různého vyznání. Je to asi tak, jako kdyby UNESCO přijalo usnesení, že Praha v žádném případě není hlavním městem České republiky, a všechny úkony v ní přijaté by byly neplatné, tedy veškerá rozhodnutí např. našeho Parlamentu. Podporuji proto návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysloví zásadní nesouhlas s přístupem UNESCO a současně doporučí, jak v základních otázkách postupovat. Všem přitom musí být jasné, že toto usnesení nepředjímá konečný status Jeruzaléma, ale je příspěvkem České republiky do mezinárodní diskuse na toto téma v duchu nejlepší československé a české tradice. Navíc přijetí tohoto usnesení podporuje i jakási symbolika.

Rád bych vás všechny požádal o přijetí tohoto usnesení. Děkuji panu poslanci Šrámkovi a požádám ho, aby si sedl ke stolku zpravodajů. Jako první přihlášený se stává zpravodajem tohoto tisku. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jak bylo řečeno, je to v krátké době podruhé, co se zde Poslanecká sněmovna zabývá rezolucí UNESCO namířenou proti Státu Izrael.

Takže si prosím připomeňme fakta.

K tomu ovšem nikdy nedošlo. Poznámku na okraj. Ta podoba toho rozdělení byla dosti nesmyslná, neboť jeho výsledkem by bylo, že oba státní celky by se rozkládaly na třech v podstatě oddělených enklávách.

Poznámka číslo dvě. O hlavním městě svého státu rozhoduje daný stát a žádnému jinému do toho nic není. Příklad.

Arabové se v obsazeném Starém Městě chovali jako dobytek, což je jim vlastní.

A já osobně jsem toho názoru, že tímto jednáním Arabové ztratili na Staré Město morální nárok jednou provždy.

Co ta zkratka znamená? Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu. Povšimněte si prosím, že tam není slovo political. Pro politiku.